Pokud by však nebyl v rámci Poslanecké sněmovny nalezen konsenzus k této jednoduché úpravě, která tu důvěru dává zpět právě samosprávám, předložil jsem ještě jeden, kompromisní, pozměňovací návrh, který vlastně pouze upravuje věkové omezení do stavu před touto novelizací. A protože se poplatek netýká pobytu v rámci lázeňské léčebně rehabilitační péče plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, nedotkl by se tento pozměňovací návrh ani českých seniorů, kteří jsou v lázních právě za účelem takového pobytu. Děkuji. A nyní prosím pana poslance Veselého, který je dále přihlášen do obecné rozpravy. Poté se připraví pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem se zabýval jinou věcí, a to věcí omezení výběru poplatků z ubytovacích kapacit na dobu 60 dnů.

Děkuji.

V principu jde o to přenést výběr poplatku od toho poskytovatele úplatného pobytu, což je od toho, kdo vlastní tu nemovitost a pronajímá ji, na poskytovatele služby informační společnosti. V překladu do češtiny tedy znamená, že by poplatek odvedl zprostředkovatel pobytu. A teď pozor, jedna zásadní informace: My jsme ten tisk ještě upravovali, takže nevím, jestli on v rozpočtovém výboru byl v té podobě, jak ho navrhujeme v této chvíli.

Z tohoto důvodu my navrhujeme, aby o tom, jestli ten poplatek zprostředkovatel bude platit za majitele toho bytu, aby o tom rozhodlo Ministerstvo financí ve správním řízení, a to, prosím pěkně, na návrh dané obce. Jinými slovy, my tam upravujeme možnost pro obec požádat Ministerstvo financí, aby ve správním řízení rozhodlo, že ten poplatek bude vybírat zprostředkovatel pobytu.

Myslím si, že by to pomohlo té obci, pomohlo by to rozpočtu, pomohlo by to nějaké větší spravedlnosti. Podle nás je to i zjednodušení celého systému. Nicméně ten princip je skutečně na dohodě mezi obcí a Ministerstvem financí, není to nějaký en bloc.

Děkuji za pozornost. Také děkuji a nyní s přednostním právem pan předseda Michálek, poté se připraví pan poslanec Čižinský. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Ale odhaduje se, že až ve 40 % případů ti pronajímatelé neplatí příslušný poplatek.

Proto si myslím, že Ministerstvo spravedlnosti, pokud chce nastolit nějakou rovnováhu mezi konkurenty na tomto trhu, by se mělo přiklonit na stranu tohoto návrhu. Hlavní město Praha to projednávalo v komisi, kde ten návrh doporučilo.

Nemyslím si, že to je nějaká zásadně nová věc. V zahraničí v řadě států už to funguje, třeba ve Španělsku se to zavádí, ve Spojených státech amerických, taky jsou státy, kde Airbnb normálně ty daně vybírá.